Proto se vás chci zeptat, paní ministryně, jak vy vnímáte tuto situaci, protože ta avíza od poskytovatelů sociálních služeb, ale i od Asociace krajů, jistě máte, a zda chystáte nějaká urychlená řešení, protože by bylo velmi nezodpovědné, abychom nechali situaci dojít k tomu , že skutečně v průběhu roku dojde k omezení činnosti sociálních služeb. Poprosím paní ministryni o odpověď. Děkuji.

Jenom pro vaši představu, tak ještě před nástupem tzv.

Máme akceptovánu jenom dílčí část požadavků, a sice navýšení v důsledku růstu platů o 5 % místo těch 10 %.

Není myslitelné, aby veškeré dokrytí deficitu bylo požadováno po státním rozpočtu.

Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Poprosím pana poslance. Já děkuji paní ministryni za, myslím si, že reálné hodnocení. Jenom krátkou glosu. To je prostě neoddiskutovatelné. Proč vládní poslanci nezvedli ruku pro pozměňovací návrh, který navyšoval alokaci pro sociální služby o 800 mil. korun? V podstatě, kdyby byl ten pozměňovací návrh schválen, v tuto chvíli jsme tady nestáli nad tímto problémem. Paní ministryně.

To znamená nejenom státní rozpočet, ale i rozpočty krajů a obcí. Děkuji.

Děkuji. Já mám poměrně jednoduchý a stručný dotaz.

Zdálo se v loňském roce, že snad by v letošním roce mohla být zahájena realizace, nicméně některé signály, které se objevily v poslední době, vypadají, že se tato realizace dále odsunuje.

A já samozřejmě nabízím všechny svoje síly na podporu tohoto projektu.

Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.